Konstatuji, že převážná většina mimořádných událostí, jejichž příčinou byl pád stromů do dráhy, byla způsobena pádem zcela zdravých dřevin. Obavy stran plošného kácení v celém ochranném pásmu dráhy rovněž nejsou opodstatněné, neboť kácení by měly podléhat pouze stromy, které jsou v dopadové vzdálenosti od dráhy, nikoliv tedy všechny stromy. Je nutno vzít v úvahu úvahu, že vedle zájmu na ochraně životního prostředí zde stojí zájem na ochraně lidských životů a na předcházení závažným škodám. Pokud pak jde o zájem na ochraně přírody a krajiny, je nutno připomenout, že s navrhovanou právní úpravou vyslovilo souhlas i Ministerstvo životního prostředí.

Ministerstvo dopravy s tímto pozměňovacím návrhem nesouhlasí, neboť evidování údajů o kupujících je důležité pro možnost vystavení faktury a daňového dokladu, založení účtu v rámci uvedeného informačního systému, plnění z přepravní smlouvy a pro kontrolu elektronického jízdního dokladu. Zadání osobních dat do systému kupujícím je zcela dobrovolné. K tomuto postupu existuje alternativa a systém eviduje jen to, co kupující zadá. Ačkoliv je možno připustit, že bez údajů týkajících se kupujícího bude systém funkční, bez možnosti evidovat tyto údaje se však podstatně zhorší zákaznický komfort. Lze tedy shrnout, že Ministerstvo dopravy navrhuje schválit návrh zákona ve znění, v jakém byl postoupen Poslaneckou sněmovnou Senátu. Děkuji za pozornost. Já vám děkuji, pane ministře. Pro záznam s náhradní kartou číslo 22 hlasuje paní poslankyně Němcová. Prosím, máte slovo. Vážený pane předsedo, vážený pane premiére, vážené paní poslankyně, páni poslanci, dovolte mi, abych představil pozměňovací návrhy, se kterými Senát Parlamentu České republiky vrátil Sněmovně novelu zákona o dráhách. První pozměňovací návrh se týká § 10, který upravuje ochranu dráhy.